Děkuji, vážený pane místopředsedo, za slovo. Já jsem se přihlásila ještě do obecné rozpravy a chtěla bych reagovat na některé mé předřečníky. Já bych chtěla zdůraznit, že tady vystupuji jako předsedkyně Asociace krajů. Chtěli jste tady stanovisko Asociace krajů, vyžádali jste si ho. Devátého listopadu zasedla Asociace krajů, která měla poté společné jednání s vládou.

Krajům, městům a obcím se odeberou finanční prostředky v rámci daňových příjmů. A můžeme se bavit, kde ty finanční prostředky skončí.

Já bych byla velmi ráda, kdyby tomu tak opravdu bylo.

Jsem o tom přesvědčena. Když jsme projednávali tento dokument na Asociaci krajů, byl tam přítomen i pan Dolínek za Prahu, který samozřejmě z titulu toho, že Praha má svůj dopravní podnik a řekla jsem, že to tady řeknu, pane Dolínku, i na plénu že Praha nepodporovala tento návrh. A já se opravdu ptám, proč jste tedy chtěli stanovisko krajů, když teď ho nechcete žádným způsobem respektovat? Zároveň nechcete respektovat stanovisko Svazu měst a obcí České republiky, který zastupuje 2 700 měst a obcí. To, co tady řekl pan Gazdík, jakým způsobem vystupoval vůči mé osobě, mě nepřekvapilo, přátelé. Jenom mě udivuje jedno.

A já se velmi těším na zítřejší finanční konferenci, kterou pořádá Svaz měst a obcí, a vezmu si to hlasování, jak jste hlasovali o tomto zákoně, abych všem těm starostům, kteří tam budou přítomni, abych jim předložila, jakým způsobem jste je připravili o rozpočtové určení daní a o finanční prostředky, které v roce 2019 neobdrží. Děkuji vám za pozornost. Mám dvě faktické poznámky.

Já si dovolím fakticky poznamenat, aniž budu kohokoliv jmenovat, protože nechci, aby to bylo v osobní rovině, jakým způsobem se ty peníze dostanou do těch krajů jako takové.

Ta záležitost je ověřitelná. A já jenom konstatuji, že na základě toho si troufnu říct, že v čase, ne teď hned, ale v čase, na tom vydělají všechny kraje. A samozřejmě že tím pádem na tom vydělají i všechny obce, protože každý kraj s těmi obcemi dýchá. A nezáleží na tom, jestli ty peníze jsou přímo do rozpočtu obcí, nebo jestli jsou v rozpočtu kraje, nebo jestli se za kraj ušetří. Jsou to prostě jedny peníze a v tom kraji se s nimi může hospodařit takovým způsobem, aby na tom všichni vydělali. A troufnu si říct, že nejvíce na tom vydělají malé obce. Protože ty by vlastní dopravu jako takovou zajišťovat nemohly a nebylo by možné, aby žádným způsobem...

Všechny kraje na tom do budoucna vydělají. A můžete si to dopočítat a jsem připravený to pro každý kraj zvlášť konzultovat.

Máte slovo.

Takže určitě se daně nedají dělat podle toho, co je výhodné.

Nebylo by to daleko jednodušší než něco snižovat, něco zvyšovat, něco přerozdělovat? Takže vidíte, že ta debata může být košatá. Že každý z nás přijdeme na něco jiného.

To znamená, že ano, daňové paušály pro ty nejmenší.